Stanovisko paní ministryně?

Děkuji vám. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh, pane zpravodaji. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.